Ano, máte pravdu, v minulém režimu byly chyby a jedna z největších chyb byla nemožnost cestovat. Ale z druhé strany nikdy se nedělaly rozdíly a potíraly se rozdíly, které by byly na ekonomické bázi. A lidé mohli cestovat po Praze a mohli navštěvovat celou republiku a měli ty možnosti, hlavně finanční.

A to je základní problém, který v tomto vidím že si Praha řeší svůj vlastní problém na úkor celé republiky. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Nacher, poté paní poslankyně Černochová.

Ať si to rozhodne obec na svém území, jaký tam má být místní poplatek. To přece není vyčleňování Prahy a ostatních měst.

A debata je jenom o tom, jestli to má být 0 až 50, nebo 0 až 100, a to si každý rozhodněme, jak budeme hlasovat.

Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Černochová. Připraví se pan předseda Michálek. Děkuji, pane předsedo. Já spíše jenom pro záznam, protože pan poslanec Votava určitě věděl, jak jsem to myslela. Samozřejmě že měl pravdu, že rozhoduje o tom, co předloží jako zákonodárnou iniciativu, příslušné zastupitelstvo.

Ale samozřejmě že máte pravdu a já moc dobře vím, kdo reprezentuje zastupitelstvo příslušného kraje. Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Michálek, poté pan poslanec Třešňák, pro tuto chvíli zatím poslední přihlášená faktická. Já jsem říkal, že už nebudu vystupovat, ale jak říká pan prezident, jenom blbec nemění svoje názory. Za prvé jsem chtěl opravdu jenom fakticky upozornit na to, že sjednocení dvou poplatků do jednoho neřeší problematiku Airbnb z daňového hlediska, jak říkala paní ministryně. A současně nesouhlasím s tvrzením, které tady zaznělo, že kdyby byl poplatek zastropován stovkou na území celé republiky, že bychom měli nejdražší poplatky v Evropě.

Takže to není pravda, paní ministryně. Musíte si tam opravit rešerše, protože zjevně tam máte chybu, neudělali jste to asi pořádně, nerozumím. A co mi nejvíc vadí, co tady zaznívá od komunistické strany. Je to asi na základě nějakého komunistického pojetí ekonomie, že se tady rozevírají nůžky mezi Prahou a venkovem a že to vyřešíme tak, že v Praze zastropujeme ceny.

Takže pokud chceme zatnout nůžky, pokud chceme, aby se už dále nerozevíraly, tak naopak musíme umožnit daňovou konkurenci mezi městy i v této oblasti. Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Ale nevadí, to si můžeme vysvětlit. Ale vy jste tady použil jeden příklad, který mě zaujal.

A já nevěřím, že zastupitelé Prahy udělají takové progresivní rozdělení tohoto poplatku, ale udělají to plošně. Děkuji. Faktická poznámka paní ministryně financí, poté je přihlášen pan poslanec Třešňák. Děkuji, pane předsedo.

Finanční správa, ne já. Informace.

Děkuji. Pan poslanec Třešňák faktická poznámka. Ano, skutečně, tímto se stanoví pouze ten strop, takže je na obcích, jestli si to obecně závaznou vyhláškou ještě rozdělí do dalších kategorií, a nevidím v tom žádný problém.

Děkuji.